Máte slovo.

Předmětem schválení není obsah vakcinační akce jako takový.

Vím, že zákonná regulace reklamy je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Děkuji, pane ministře.

V reklamní propagaci těchto projektů, které z principu zvyšují i prodej a odbyt vakcín, mohou se účastnit výrobci a tyto projekty pomáhat propagovat na veřejnosti.

Budeme pokračovat další interpelací a to je interpelace Michala Kučery na nepřítomného Andreje Babiše, ministra financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Tím se tak nadměrně rodné číslo dostává do veřejného prostoru. Daňové identifikační číslo se totiž rovná rodnému číslu podnikající fyzické osoby. Řešení, které by mohlo předejít zneužití rodného čísla, existuje. Pokud si teď kladete otázku, zda se zneužití rodného čísla týká i vás, pak odpověď je bohužel kladná.

Vstup je na základě rodného čísla.

Chtěl bych se vás, vážený pane ministře, zeptat, zda plánujete odstranění rodného čísla z daňového identifikačního čísla, to za prvé, a za druhé, jaké kroky v tomto směru budete podnikat a v jakém termínu. Děkuji vám za odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, moje otázka směřuje ke 150 mil. korun, které se podařilo během schvalování státního rozpočtu dostat do rozpočtu Ministerstva školství a jsou přímo cílené na navýšení platů vysokoškolských pedagogů. Protože víme, že nemáte přímý vliv na rozpočty vysokých škol, nicméně musí tyto prostředky být nějakým způsobem vysokým školám poskytnuty. Chtěl bych se také zeptat, jestli budou poskytnuty všem veřejným vysokým školám bez rozdílů, anebo jestli plánujete nějakou selekci, případně jakou, protože v jednu chvíli se mluvilo o navýšení platů vysokoškolských pedagogů cíleně pouze na pedagogických fakultách. Vaše interpelace bude odpovězena písemně. Prosím, aby další interpelaci přednesl pan poslanec Zahradník. Pan poslanec tu není, takže jeho interpelace propadá. V tom případě dávám slovo panu poslanci Josef Neklovi, který bude interpelovat pana také nepřítomného ministra dopravy pana Ťoka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

To může znamenat vysoké riziko vstupu zájmových skupin a sdružení do stavebního procesu a velmi vážně ohrozit oddálení stavby tohoto úseku D1. S tím také může propadnout i potvrzené EIA.

V případě, že brání, dotaz druhý.